A když jsem se ho dotázal, kolik on ze své pozice policisty ne v přímém výkonu, ale v nejbližší velitelské pozici pro přímý výkon dal podnětů svým služebně nadřízeným, popřípadě přímo na Ministerstvo vnitra, nebo kdy se obrátil na příslušný výbor nebo podvýbor zde v Poslanecké sněmovně, tak to samozřejmě byla nula. Takže oni nás kritizují za něco, co sami v podstatě ani řešit nechtějí a nedělají.

Pokud můžeme cokoliv udělat pro to, aby jejich ochrana byla větší, udělejme to, protože teď na to máte finanční prostředky. Jenom se podívejte, co se dnes děje třeba ve Francii, kdy policisté v Paříži, Marseille a v dalších velkých městech už týden demonstrují za to, že chtějí lepší podmínky pro práci, že chtějí ochranu, že chtějí mít některé pravomoci, protože situace v západní Evropě je velmi složitá a já bych byl nerad, abychom se dočkali něčeho podobného tady u nás. Paní kolegyně Černochová to také zmínila. Ano, ta situace je velmi špatná. Tím ne úplně uváženým činem, kdy jste na NCOZ ano, nepoužívat zkratky, pan kolega Korte to nemá rád Národní centrálu organizovaného zločinu dali jednorázově pět a popřípadě i víc do osobního hodnocení, ovšem jste zapomněli na další celorepublikový útvar, kterým je Národní protidrogová centrála, jako kdybyste nevěděli, že oni také dělají takovou závažnou kriminalitu s mezinárodním prvkem, tak jste mezi ně zase zasadili jeden velký klín.

Protože pokud budeme chtít dostat tisíce a tisíce lidí na náměstí, tak funguje takzvaná davová psychóza, stačí jeden neuvážený čin a může z toho být další problém.

Já tak činit nechci. Děkuji za pozornost a přeji vám hezký zítřejší sváteční den. Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji jednu faktickou poznámku pana poslance... Řádná přihláška, dobře.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pne předsedající.